Problémem je pro SPD také to, že tato vláda permanentně podráží nohy živnostníkům a malým a středním podnikatelům. Tato vláda také odmítá vyřešit nefunkční soudnictví, lichvu, problémy ve školství či zhoršující se dostupnost zdravotní péče. A myslím, že to vidí občané ve svých každodenních životech. Velké problémy jsou také v oblasti dopravní infrastruktury. A je tu ještě jeden velký problém a tím je ČSSD.

ČSSD nejde cestou sebereflexe, nedělá politiku prospěšnou pro občany a na základě zdravého rozumu, ale naopak.

ČSSD tímto svým rozhodnutím sama veřejně deklaruje, že tato vláda nestojí ani za jejich hlas. Hnutí SPD je konstruktivní pozitivní silou, která prosazuje program pro lepší životy slušných, řádných a pracujících lidí, více bezpečnosti a spravedlnosti.

Jsou tedy dvě cesty. Tou druhou cestou je ta, co nabízí SPD, tedy cesta pozitivní práce pro lepší životy občanů, která vychází z dané politické reality. A platí, že nechceme být přímo součástí vlády, kde je trestně obviněný premiér. Zároveň vyzýváme policii, aby co nejrychleji došetřila kauzu Čapí hnízdo. Vážené dámy a pánové, současně s výhradami k vládě jsme si vědomi také toho, že dnešní hlasování je také součástí pokusu o převrat, který se bruselským globalistům zčásti povedl na Slovensku.

A probruselská média, včetně veřejnoprávní České televize a Českého rozhlasu, manipulují veřejným míněním proti stávajícímu ústavnímu uspořádání. Vážené dámy a pánové, to všechno jsou důvody, proč navrhujeme hnutí ANO podporu menšinové vlády odborníků, které bychom se sami nezúčastnili, výměnou za podporu a prosazení programových bodů SPD. V čase, kdy takzvané elity zrazují svou zemi, žádáme a prosazujeme takovou vládu, která nebude zrazovat národní zájmy, a naopak vládu, která bude zárukou svobody, demokracie a obrany suverenity naší země. Děkuji za pozornost.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

Dovolte mi, abych nejdříve ocitoval přehled mediálních vyjádření, a proč jsem tedy přesvědčen, že nejde ve skutečnosti o to, jestli vláda plní nebo neplní programové prohlášení, jestli pracuje nebo nepracuje, ale že jde o úplně něco jiného.

Nejprve co předcházelo zveřejnění rozhovoru se synem Andreje Babiše.